Současně konstatuji, že je přítomna polovina počtu poslanců, a všichni, kteří nejsou přítomni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony, druhé čtení. Mám zde několik přihlášek.

Takže mám zde zatím dvě přihlášky s přednostním právem, ještě před zahájením schůze se písemně přihlásil a požádal o vystoupení pan předseda Bartošek, poté pan předseda Faltýnek.

Prosím, máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Proč sem přicházím s tímto bodem? Je to z toho důvodu, že vicepremiér Jan Hamáček se chystá na cestu do Moskvy, kdy se tato cesta má uskutečnit vládním speciálem, takže předpokládám, že tato cesta musela být schválena vládou v rámci procedur nezbytných pro uvolnění peněz z fondu vrcholových návštěv pro cestu ústavních činitelů. Na cestě má vicepremiéra vládním speciálem doprovodit také slovenský politik Andrej Danko a věcně příslušné ministerstvo má povinnost připravit pro jednání vlády ke schválení rozpočet, uvést seznam členů delegace a doprovodu a upřesnit hlavní smysl cesty. Bez schválení vládou se cesta nemůže konat a obdobně i vláda má povinnost informovat veřejnost o důvodech cesty a výši nákladů a plánovaných jednání.

Dále na území Ukrajiny a u jejich hranic roste napětí v důsledku přesunu vojenských jednotek armády Ruské federace a o jejich úmyslu a dalším vývoji panují mezi státy NATO a EU velké otazníky. A není v kontextu naší České republiky, dialog mezi Českou republikou a Ruskou federací zůstal na mrtvém bodě, přestože v souladu s ustanovením článku 5 v uvozovkách probíhají pravidelné konzultace, a pokud to vyžadují bezpečnostní zájmy jedné ze smluvních stran, uskuteční se v souladu s článkem 6 takové konzultace bez odkladu. Přestože vláda České republiky požádala ruskou stranu o konzultace a jmenovala zvláštního vyslance vlády pro vztahy s Ruskou federací, ruská strana formálně potvrdila zájem, není k dnešnímu dni zřejmé, kdy a jak se jednání mají uskutečnit a jak nakonec ruská strana odpoví.

Tady je potřeba říct, že se jednalo o vojenského přidělence.

V praxi to představuje polovinu tamní vojenské sekce. Česká strana na to reagovala stejně tvrdě a podle zásad reciprocity. Bohužel, dosavadní pokusy o vyřešení sporů mezi Ruskem a Českou republikou selhaly.

Vzniká zde řada otázek, například jakým způsobem se formovala skupina, která do Moskvy letí, kterým novinářům a zda vůbec byla nabídnuta místa v letadle, protože například pan Kundra z Respektu píše, že se chtěl přihlásit a už nebylo místo. To mě zajímá, jakým způsobem byla vyhlášena možnost účastnit se této cesty, jaká byla kritéria a kdo to rozhodoval.

Jsem přesvědčen, že tato cesta má zcela mimořádný význam, a Poslanecká sněmovna by k tomu měla zaujmout jasné stanovisko.